Prosím, paní ministryně. Máte slovo. Tak děkuji.

Já bych tady nechci tady rozdmýchávat nějakou další debatu, ale jenom bych ráda, abyste to zasadili i do nějakých jiných kontextů. Já jenom bych vám chtěla ukázat. Toto je seznam projektů. A jenom pro pana poslance Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, nejde o žádný nový dotační titul. To jsou připravené projekty se stavebním povolením, takzvaně v zásobníku projektů. A jestli dovolíte, tak jenom pár reakcí těch starostů.